Já si myslím, že stošestku je třeba zásadním způsobem změnit. Už jsem tady upozorňoval na otázku zveřejňování z trestních řízení zejména v oblasti uvalování vazeb a toho, že se rozhodnutí o vazbě pokládá za konečné, a tím pádem je zveřejněno.

A stejně tak si myslím, že je nezbytně nutné, a narážíme na to na všech úrovních, upravit právě povinnost sdílet informace pro jednotlivé veřejné subjekty, aby nebyla skrzevá tuto povinnost naprosto blokována jejich činnost. Už vám řeknou i předsedové soudů, že mají jednoho až tři pracovníky, kteří nedělají nic jiného, než odpovídají na stošestku. Jsou obce, které už jsou zcela zahlcené. A to může být prostě jeden občan, který si vymýšlí naprosto nesmyslné dotazy, tvrdí, že jsou to dotazy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Kdybyste viděli, co se občas odpovídá i za tuto Sněmovnu, co sem směřuje za dotazy, kdy tady sedí několik lidí na nějakém oddělení stížností občanů a píšou zoufalé story. A teď na to odpovídejte! Já si myslím, že je třeba stošestku otevřít zásadním způsobem, neřešit jenom vládní problémy, které si tam vláda pokusila vyřešit, ale myslím, že pak změnami, které v tom byly navrženy je otázka, jestli opravdu obsahují všechno toto, a není možné říct jenom: začleníme informační příkaz, abychom ulehčili získávání informací, a současně nezačleníme do stošestky nějakou ochranu orgánů veřejné moci před naprosto zjevnou šikanou, ke které v řadě případů dochází. A tady mě mrzí, že bohužel jsme se vydali cestou jenom dílčích řešení.